Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl ministr zdravotnictví Martin Holcát. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl předkládaný návrh zákona novelizující zákon o veřejném zdravotním pojištění ve věci hospitalizačních regulačních poplatků.

Regulační poplatek ve výši 100 korun je významným příjmem některých poskytovatelů zdravotních služeb a často tvoří i více než 10 % celkového objemu jejich příjmů. Tak je tomu zejména v případě poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové péče nebo například lázní. Je proto nutné, aby byl tento poplatek zachován v míře, která nepovede k významným existenčním obtížím takových subjektů. Návrh tedy nově, nebo staronově, protože ten poplatek býval 60 korun, stanovuje regulační poplatek za lůžkovou péči ve výši 60 korun za kalendářní den, s tím, že povinnosti platit tento regulační poplatek budou osvobozeny děti do dne dovršení 18 let věku včetně. Jiné omezení, ani časové, ani věkové, nenavrhujeme. Toto řešení nemá za cíl komplexně řešit problematiku regulačních poplatků, které ale nepochybně budou předmětem vašich dalších diskusí, ale je pouze otázkou vyhovět závěrům předmětného nálezu Ústavního soudu tak, aby nebylo ohroženo poskytování lůžkové péče v případě těch poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se na tyto služby specializují a jsou často s ohledem na deficitní stav celého systému veřejného zdravotního pojištění v existenčních problémech i v současnosti. Systematické řešení problematiky regulačních poplatků musí být předmětem dlouhodobější odborné diskuse, v jejímž rámci je možné revidovat rovněž poplatek za lůžkovou péči a kompenzovat jeho výpadek v systému veřejného zdravotního pojištění jiným způsobem.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak vyplývá z uvedeného, je zcela nezbytné, aby byl předkládaný návrh zákona projednán bez zbytečného odkladu. Proto je také navrženo, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení, a já vás prosím tímto o podporu.